Pochopit logiku tohoto postupu je možné pouze tak, že někdo učinil toto politické rozhodnutí, které s reálným ekonomickým vývojem nemá vůbec žádnou souvislost.

Domnívám se, že odborný aparát ministra financí si musí být vědom toho, že takový předpoklad založený do rozpočtu na letošním roku je naprosto nereálný, a nemám pro to jiné vysvětlení, že k takovému návrhu rozpočtu byl přesvědčen nebo dostal i příkaz. Jak by tedy rozpočet na letošní rok mohl nakonec skončit? Ono zasahovat do některých výdajových položek rozpočtu v průběhu roku moc dobře nejde.

Jak potom počítat s tak vysokými příjmy? Možná to ale není manipulace, je to jen snaha někdy ty daňové příjmy najít, když si to vrchnost žádá.

Tak co by se tak mohlo na chování vlády zásadně v těchto měsících změnit? Ani ten vývoj vláda není schopna monitorovat.

Tak možná by bylo dobré, aby nám to pan ministr vysvětlil, jak tedy to všechno dopadne.

Takže vláda šetří na těch, které my jsme měli jako prioritu, na pacientech a zdravotnících.

Je to problém.

Nejsou léky. Pan ministr se vymlouvá stále.

Teď říká, že když bude hezky, tak nepotřebujete léky. To je normálně destrukce toho!